O to víc mě mrzí protože když jsem tady minule v uvozovkách na to nadávala, až bych to nazvala, panu ministrovi financí tak v tuto chvíli je pro mě o to horší, že tento návrh zákona předkládá právě někdo za Starosty a nezávislé.

Takže já v tomto duchu předkládám, pane ministře, pozměňovací návrh a znovu bych vás chtěla požádat, abyste...

Zaslouží si obrovské poděkování. Myslím si, že dopisů ze Svazu měst a obcí přišlo už hodně. Akorát co mám možnost teď, když s nimi hovořím, oni si pořád myslí, že to je pouze 15 miliard, ale tak, jak vidíme, ta částka bude mnohonásobně vyšší. O to je ten problém vážnější, že to chcete vzít těm nejdůležitějším, což jsou starostové, hejtmani, ale především občané těch jednotlivých měst. Děkuji vám. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky, tak jenom pro pořádek.

Budu velice stručná. Já bych prosila, pane ministře, kdybyste vystoupil ještě dřív, než bude závěrečné slovo, protože pak už je ukončená diskuse a my už nemůžeme mluvit.

Děkuji. Já vám děkuji.

Nechápu to.

Ten podíl je tam zajištěn a je to dáno tím, jak je to konstruováno. Děkuju za pozornost. Já vám také děkuji.

S faktickou, tak v tom případě paní poslankyně a potom vaše faktická poznámka, prosím. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, paní ministryně. Já bych tedy chtěla prostřednictvím pana předsedajícího reagovat. Ano, zastropování bude, ale ta cena bude prostě úplně jiná.

Styďte se, pane... Prosím, máte slovo. Já bych chtěl jenom poprosit, abychom tady říkali věci tak, jak jsou, a nikoliv tak, jak nejsou, a abychom tady neříkali nepravdy.

Pouze na podporu konečných odběratelů elektřiny, abychom si to tady ještě jednou ujasnili.

Takže pokud někdo říká tady něco jiného, nemluví pravdu.

No, to je přesně ono, pane ministře, o tom se bavíme, co je v tom nařízení všechno napsáno.

A nějaká slovíčka, že jsme se tam dočetli, že by se to dalo využít na další ne, to vůbec nic takového neříká.

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak máme nějaký zákon o rozpočtovém určení daní. Zákon o rozpočtovém určení daní hovoří o tom, že na daň z příjmu právnických osob mají nárok města, obce a kraje.

Tak může mi to tedy někdo vysvětlit? Protože pokud si tedy přečtu, že to je daň z příjmu právnických osob, tak je to nároková daň pro města, obce a kraje.